Žádám, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a k příslušným pozměňovacím návrhům vyjádřil nejprve ministr dopravy Daniel Ťok, a požádám zpravodaje pana poslance Karla Šidla, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, předložený návrh zákona, který byl Senátem Parlamentu ČR vrácen Poslanecké sněmovně, se dotýká několika oblastí právní úpravy. Předně je to ochrana veřejně přístupných účelových komunikací před znečišťováním, ničením, poškozováním a úprava působnosti obecních úřadů v oblasti výkonu státní správy. Dále je zde přistupováno ke změnám v pojetí a vymezení kategorií a tříd dálnic a silnic, a to v navazující úpravě nejvyšších dovolených rychlostí v zákoně o silničním provozu.

Kromě těchto komplexnějších změn obsahuje návrh ještě dílčí úpravy například v oblasti křížení pozemních komunikací s dráhami, kontrolního vážení, správy pozemní komunikace, propadání předplaceného mýtného a další. Předložený návrh obsahuje také zrušení platné, ale dosud neúčinné novely zákona o pozemních komunikacích, kterou se měl změnit způsob prokazování úhrady časového poplatku za užití vybraných pozemních komunikací, a to z papírové dálniční známky na elektronické zařízení. Tento vládní návrh byl dne 29. dubna 2015 schválen Poslaneckou sněmovnou a 17. června 2015 byl projednán také Senátem, který jej vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrhy se týkají upuštění od závaznosti stanoviska policie při stanovování místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, výslovného stanovení možnosti svěřit dílčí činnosti správce pozemní komunikace dalším osobám, včetně dřívějšího nabytí účinnosti ustanovení týkajícího se správce pozemní komunikace, zrušení možnosti zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost na dálnici na 150 kilometrů, problematiky silniční vegetace u průjezdního úseku silnice a dálnice, možnosti umísťovat vedení technické infrastruktury v místních komunikacích a drobných legislativně technických úprav. Ministerstvo dopravy s těmito pozměňovacími návrhy souhlasí, a proto mi dovolte, abych vás požádal o schválení vráceného návrhu zákona ve znění pozměňovacích návrhů Senátu.

Chce se vyjádřit. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, mé vyjádření zpravodaje bude velice jednoduché, protože Senát nám předložil vrácený návrh zákona, který hospodářský výbor neprojednával. Já jsem samozřejmě zpravodajem garančního výboru hospodářského, takže tím, že jsme to neprojednávali, žádné usnesení k tomu přijato není, tím pádem bych mohl sdělit pouze v obecné rozpravě názory poslance Šidla, nikoliv zpravodaje. Děkuji za pozornost. Děkuji. Otevírám rozpravu.